Další důležitou institucionální změnou je vznik Národního rozhodčího soudu pro sport.

Zároveň tak naplníme mezinárodní očekávání a jakýsi mezinárodní standard.

Také zde jsme vyslyšeli připomínky, jak ze strany antidopingové agentury, tak od sportovní obce jako takové. Důležitým tématem, kterým se novela také zabývá, je úprava podmínek pro přidělování dotací sportovním organizacím.

Stejně tak zlepšuje podmínky, za níž budou moci o dotace na sportovní činnost žádat kraje a obce, čímž se dostávám k poslednímu bodu. Nově budou mít tuto povinnost pouze obce s rozšířenou působností.

Děkuji vám za pozornost. Ano, děkuji. Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážení členové vlády, milí kolegové, kolegyně, jenom stručně navážu na pana předsedu podvýboru pro sport.

S ohledem na skutečnost, že školy a školská zařízení, respektive vysoké školy, fungují v rámci školního roku nebo akademického roku, kdežto akční plán podpory sportu je navázán na rozpočtový rok, to je na kalendářní rok, jeví se jako vhodnější ponechat pouze plán státní politiky školního a vysokoškolského sportu, který je připravovaný na období pěti let.